predsjedniče Hrvatskog sabora molim stanku od 10 minuta u ime kluba HNS-a i HSU-a na temu interregnuma. Naime, 15. listopada je stupio na snagu zakon koji smo mi u petak izglasali kojim su određena ministarstva prestala s radom, nova su imenovana pa bi se htjeli referirati na tu temu.

Gospodine predsjedniče u ime kluba SDP-a tražim stanku u najmanjem potrebnom poslovničkom trajanju kako bi skrenuli pozornost na nedopušteno tužakanje Stručne službe Hrvatskog sabora za propuste jednog od kluba zastupnika kako bi zaštitili dignitet državnih službenika koji rade u Hrvatskom saboru. Predsjedniče Hrvatskog sabora tražim stanku u ime kluba Živog zida kako bi progovorio o eskalaciji problema Raiffeisen zadruga. Možete li ponoviti molim vas? Kako bih progovorio o problemu eskalacije Raiffeisen zadruga. Izvolite. … [[Govornici govore u glas, ne razumije se.]] Ono što moram upozoriti gospodina Bauka u članku 249. ne može se odobriti stanka iz razloga vezanih za rad radnih tijela Sabora pa evo molio bih da još jednom razmislite. Znači to je stručna služba. Uvažavam stanku od zastupnice Anke Mrak-Taritaš i zastupnika Sinčića. Javit ćemo se poslije. Predsjedniče ja bih vas molio da još jednom razmislite o primjeni članka 249. stavka b. Poslovnika Hrvatskog sabora. Ja naime nisam tražio stanku zbog rada radnih tijela i zbog rada stručne službe nego zbog rada političara koji su za svoje greške optužili stručnu službu, a to je priznat ćete ipak nešto drugačije od ovoga što piše u Poslovniku. Onda uvažavam. Znači prihvaćam i stanku zastupnice Anke Mrak-Taritaš i zastupnika Bauka i zastupnika Sinčića i zastupnika Nikole Grmoje. Hvala. Stanka od 10 minuta za svakog od zastupnika.

Poštovane zastupnice i zastupnici. Zamolio bih prije nego se krene sa objašnjenjima stanke koju su uzeli poštovani zastupnici da omogućimo pravobraniteljici za osobe s invaliditetom imenovanje. Slažete li se? Nakon što pročitam tekst priseže, pravobraniteljica izgovara riječ „Prisežem“ Tekst prisege glasi: „Prisežem da ću se u svom radu držati Ustava i zakona, poštovati pravni poredak RH i da ću svoju dužnost obavljati pravično, časno, savjesno i nepristrano u najboljem interesu osoba s invaliditetom“ Prisežem. Čestitam pravobraniteljici. [[Pljesak.]] Čestitam pravobraniteljici za osobe s invaliditetom na položenoj priseži. Želim da ovu dužnost obavlja časno, odgovorno i uspješno kao i do sada. Hvala. Prelazimo na daljnji dnevni red. Zamolio bih poštovanu zastupnicu Anku Mrak Taritaš za riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane kolegice i kolege. U ime kluba HNS-a i HSU-a imali smo potrebu progovoriti o jednoj temi, ta tema bi mogla imati radni naslov „Kuda plovi ovaj brod“ O čemu je zapravo riječ? U ovom uvaženom Domu smo u petak imali set zakona koji govori o ustrojstvu novih ministarstava odnosno Vlade i svi koji smo diskutirali smo apsolutno rekli da nemamo nikakav problem da naravno oni koji su vladajući da si mandatar posloži ministarstva i vladu na odgovarajući način. No međutim, desila se jedna neprilika, da li slučajno ili nekako drugačije na koju želimo ukazati i reći sljedeće. 14. listopada u „Narodnim novinama“ koji su ovaj put svoj posao radili vrlo brzo i efikasno je objavljen zakon koji je stupio na snagu 15.listopada. Drugim riječima, s 15. listopadom sukladno prijelaznim i završnim odredbama i člankom 39. je prestalo sa radom šest ministarstava, a počelo je sa radom novih pet ministarstava. Dakle, … ukidanje šest ministarstava u ovom času je apsolutno jedna zgodna reforma jel tih šest ministarstava nema iz jednostavnog razloga što vrlo prozaične stvari se dešavaju koje glase sljedeće. Više ne postoje memorandumi ministarstava, više ne postoje potpisni kartoni, dakle to više ne postoji od 15. listopada. Ministri koji su bili imenovani za ministre u ovoj eksperimentalnoj vladi su bili ministri, no međutim oni više nemaju pravo potpisa. Recimo ministar Dobrović vezano uz Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koje je postalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike on više nije na potpisnom kartonu, nema pravo potpisa, ne može potpisivati razno razna rješenja, mišljenje i sve ostalo. Drugim riječima, od ponedjeljka 6 ministarstava ne može izdavati rješenja, odobrenja, mišljenje. Ali jednako tako u tih 6 ministarstava se ne mogu potpisivati ni određene stvari koje inače normalno ide i sukladno Zakonu od prijenosu i primopredaji bi ministar mogao još potpisati plaće i sve ostalo. Ja se pitam tko će potpisati u tih 6 ministarstava plaće za djelatnike koji su radili ponedjeljak, utorak, ja pretpostavljam da ćemo sutra imati Vladu pa od četvrtka će moći. Krumpire vrlo jednostavno prebacite iz jedne košare u drugu košaru. Ljudi u ministarstvima većinom odgovorno, savjesno rade svoj posao i za to trebaju dobiti određenu naknadu. Po svemu sudeći će novi ministri nešto retroaktivno potpisivati. Stoga zaista je ova diskusija na temu kud plovi ovaj brod. Iz jednostavnog razloga, ako se dobro sjećamo kada je bilo ovaj eksperiment koji smo imali sa gospodinom Oreškovićem, mi smo s ove govornice upozoravali i ja sam osobno govorila kada nešto loše krene teško može i dobro završiti. Stoga, vodite računa, vidite o čemu je riječ. Nije bio nikakav problem da je taj zakon, da ste ga tempirali i da je stupio na snagu recimo 19.-og listopada i ne bi bilo nikakvog nereda. U želji za brzinom čovjek često pogriješi. Ja se nadam da takve greške neće biti ubuduće i nadam se da ćete iz ove jedne neprilike naći rješenje kako izaći iz toga van. Dakle ono što nije dobro, nije dobro da nema pilota u avionu, znate onda avion ide smjerom koji je vrlo nepoznat a u ovom času zaista nema pilota u avionu. 6 ministarstava nema, novi nisu, oni su formalno zakonom postali, no međutim nemaju čelnike. I ovu govornicu koristim, zaista neka se vodi računa, ponedjeljak, utorak, srijedu a i četvrtak što se potpisuje i kako se potpisuje da iza toga ne bi bilo neprilike za cijelu Vladu, za proračun a naravno onda i za sve nas. Pozivam predstavnika Kluba SDP-a Arsena Bauka da da izlaganje za stanku. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Drugi radni dan 9.-og saziva Hrvatskoga sabora trebao je započeti sjednicom Odbora za zakonodavstvo u 8,30. Ni prvi ni zadnji put da na sjednicu nisu došli predlagatelji, događalo se to i nama kada smo bili u Vladi, vrlo rijetko ali se znalo dogoditi, ne baš prvi dan. I da je na tome ostalo, sve bi bilo u redu, održala bi se sjednica Odbora neki drugi dan, ovi koji nisu došli dobili bi malo političke kritike i to bi se vjerojatno kroz koji dan, sat, zaboravilo i sjednica bi se održala. Međutim, jučer smo svjedočili pokušaju prebacivanja odgovornosti političkih dužnosnika na državne službenike. To je već nešto što se ne bi trebalo događati u Hrvatskom saboru i zato je dobro na samom početku ovoga saziva tu povući jasnu crtu. Dakle odgovorni su političari a vrlo rijetko, a iskustvo govori skoro pa nikada državni službenici. Zašto to govorim? Dakle imamo na raznim sredstvima javnog informiranja, ja sam skinuo nekoliko portala, opravdanja predlagatelja iz MOST-a zašto nisu došli. Glas Slavonije“ MOST nitko nije pozvao na sjednicu Odbora. Slobodna Dalmacija“ Grmoja, da smo dobili poziv, naravno da bismo došli. Večernji list“ Grmoja, da smo znali naravno da bismo došli, došlo je do greške administracije. Sabor, MOST-ovi predlagatelji nisu pravovremeno dobili pozive za sjednicu. Direktno.hr i Sabor je u obrani MOST-a, nisu došli jer nisu pravovremeno dobili pozive na sjednicu. I ponovno „Večernji list“ iz Sabora stiglo objašnjenje zašto MOST-ovci nisu došli na sjednicu Odbora. Ukratko govori se o tome da nije došao poziv. Ja sam naravno kolege iz Odbora za zakonodavstvo pitao jesu li oni dobili taj poziv i 14. listopada 2016. godine u 22,58 došao je email s pozivom poštovane članice i članovi Odbora za zakonodavstvo u privitku vam šaljem poziv za 2. sjednicu Odbora koja će se održati u ponedjeljak 17. listopada u 8,30 u dvorani „Stjepan Radić“, lijep pozdrav u potpisu administrativna tajnica, nećemo reći ime. I naravno da je vrlo jednostavno pogledati kome je upućeno. Upućen je svim članovima odbora i predlagatelju Klub zastupnika MOST Nezavisnih lista, adresa klubmost@sabor.hr Prema tome kolegice i kolege. Niste trebali, trebali ste jednostavno priznati pogrešku. Niste trebali stručnu službu Odbora za zakonodavstvo a onda poslije i stručnu službu za odnose sa javnošću iskoristiti na taj način da sa sebe sperete krivicu. To nije bilo potrebno niti korektno, to nije dobar početak rada Hrvatskoga sabora. I zato vas ja pozivam da priznate grešku. Ne morate se posipati pepelom, ja jesam dalmatinac ali ne vičem. Prema tome nemojte više to raditi, uzmite ovo sebi kao jednu malu opomenu a evo i ja sam, obzirom da sam predsjednik jednog od odbora na čijem povjerenju vam zahvaljujem, spreman sam svaki put osobno donositi poziv za odbor u vaš klub kako bi izbjegli baš da niste dobili poziv. Jer evo dakle elektronička pošta prijenos je tekstualnih poruka putem komunikacijskih mreža najčešće interneta. Prema tome, dobili ste poziv, nemojte se više opravdavati na administrativnu službu Hrvatskoga sabora. A što se tiče vaših jamstava za sada smo usvojili jedno a jedno jamstvo ne čini proljeće i nemojte toliko više improvizirati. Kada tražite da se radi ponedjeljkom, kada inzistirate na ovom tempu bilo je vrlo jasno da kao predlagatelji morate doći na sjednicu odbora. Nemojte prebacivati svoju pogrešku državnim službenicima. Oni ovaj put stvarno ništa nisu krivi. Gospodine predsjedniče zahvaljujem što ste ispravno protumačili članak 249. točka b Poslovnika Hrvatskog sabora i što se niste pozvali na točku c tog istog članka i nisam siguran jeste li gospodinu Grmoji odobrili stanku zbog toga što ste odobrili samo za dva kluba, onda sam ja objasni, a on je rekao da traži iz istog razloga što ja tražim ali nije poslije objasnio. Dakle vi ste tražili po stavku b, vama možda i ne bi trebala stanka. Međutim, nemojte se sad ponovno pozivati na državne službenike. Prema tome, kolegice i kolege službenici ovaj put ništa nisu krivi i ovo ćemo vam shvatiti kao jedan prvi pokušaj, a prvi mačići se u vodu bacaju. Zahvaljujem. Zahvaljujem poštovanom zastupniku. Svoj komentar ću dati nakon što svi zastupnici daju riječ. Pozivam zastupnika Sinčića. Hvala vam kolega predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege zastupnici evo sazvao sam ovu stanku kao što sam rekao da upozorim na eskalaciju dakle problematike Raiffeisen zadruga. Zašto? Sutra naime u 10 sati na Svetom duhu 8, znači sutra je 19. listopada zakazana je deložacija obitelji Dukić, osmeročlane obitelji hrvatskoga branitelja. To nije prva takva deložacija. Sjećam se pokušaja iz mislim da je bio siječanj 2015. godine, znači sada će biti gotovo 2 godine, na 2 godine je odgođena deložacija. U te 2 godine bilo je dovoljno prostora da svi mi svojim radom nešto riješimo da ta obitelj i ne samo ta nego i deseci tisuća drugih koji su u tom problemu ne stradaju. Bilo je nekakvih pokušaja, međutim evo kao što vidimo nije im baš puno pomoglo, niti je ovaj Ovršni zakon koji sprema vlast neće nažalost pomoći njima. Što se tiče Raiffeisen zadruga ta tema je u ovom Parlamentu itekako poznata, o njoj se govorilo više puta. To je jedna koruptivna hobotnica koju su udruženi šverceri novca preko granice, javni bilježnici i nažalost u velikom broju slučajeva odvjetnici u sprezi sa sucima koji za jeftin novac dodjeljuju nekretnine. Zadnji put ovrhovoditelj se jednostavno nije pojavio. Zahvaljujući aktivistima nije imao hrabrosti pojaviti se. Ono što moramo definitivno napraviti je promijeniti zakon na prvi način. Zakon o potrošačkom kreditiranju jest izmijenjen prošle godine kada je donesena odredba u vezi franka, znači u vezi konverzije donesena je i ova o Raiffeisen zadrugama. Ali gdje je bio problem? Znači vrijedi od 2015. nadalje. E sad ću vam reći da su gotovo sve operacije sa Raiffeisen zadrugama završile tamo negdje 2010. Znači taj zakon pomaže nikome ili gotovo nikome.

Zašto? Zato što je od početka bila priča da u Hrvatskoj te zadruge rade legalno, da imaju dozvolu. Kad se otkrilo da nemaju onda se počelo pričati o tome da im ne treba. A onda se počelo pričat da je to zaduživanje u inozemstvu. Ok, ako je zaduživanje u Hrvatskoj moraš bit registriran, nisi registriran. A ako je zaduživanje u inozemstvu onda po zakonu svaki prijenos novca, transakcija, kredit, zaduživanje u inozemstvu mora HNB voditi registar. I pitao sam lijepo guvernera ajde ako je to zaduživanje u inozemstvu pokaži mi registar kad, ko, gdje se zadužio? Zato što se to nije jednostavno bilježilo, zato što se u torbama novac prenosio preko granice.

I na tome smo stali. Pozivam stoga ovaj Parlament da što prije izmijenimo Zakon o potrošačkom kreditiranju, da se on retroaktivno odnosi na sve te ljude i po potrebi niz drugih zakona. A zašto su ljudi uopće došli u poziciju u koju su došli? Stvar je vrlo jednostavna, umre vam netko, rodi vam se dijete trebate proširiti ne znam kuću, to često nisu veliki krediti, to često nisu veliki krediti a ljudi su bili prisiljeni uzimati ih zato što su žrtve sustava. Nije uređeno domaće tržište novca, kamate su lihvarske, uvjeta često nema.

Živjeti se moralo, novac je ljudima trebao, preko banaka ga nisu mogli dobiti, hrvatskih banaka gotovo nema, mogli su ili iseliti ili ići ovim putem. Prema tome ja ih ne krivim, velik broj njih ne krivim, oni su žrtve sustava, žrtve su Narodne banke i još jedanput pozivam ovaj Parlament bez obzira kako ovo sutra završilo da riješimo problem tih ljudi. I pozivam zastupnika Grmoju u ime predstavnika kluba MOST-a Nezavisnih lista da da svoje objašnjenje za stanku. Poštovani predsjedniče, kolege i kolegice zastupnice i zastupnici pa evo ja ću odmah priznati ovdje kolegi Bauku da je majstor ovih saborskih makinacija i njega to jako veseli, ali hrvatski građani od toga nemaju ništa. Ja neću dužiti ovdje s ovim mojim izlaganjem. Činjenica je da je klub MOST-a dobio poziv i da je član odbora Ivan Kovačić dobio poziv i da je došao na taj odbor. Mi kao predlagatelji nismo dobili poziv i nije istina da smo prebacili krivnju na saborske službe. Imat u i našeg neiskustva i možda smo se mi kao zastupnici trebali pitati ako je Odbor za zakonodavstvo da li mi trebamo biti kao predlagatelji na tom odboru i koji su zakoni na tom odboru. Ali činjenica je da mi kao predlagatelji poziv nismo dobili. Po meni je žalosno da evo oporba i danas od jutros ruši kvorum na Odboru za zakonodavstvo gdje govorimo o Ovršnom zakonu, gdje trebamo zaštititi znači naše građane kojima je ugrožena jedina nekretnina.

Ono što bih zamolio ukoliko se i sve druge zastupnike mirno saslušalo volio bih da budemo dovoljno korektni prema svima onima koji izlažu i da poštujemo mir u sabornici. Jednu drugu stvar moram naglasiti, žao mi je samo što nema tu zastupnika Bauka ali nadam se da čuje bez obzira gdje da jeste, a zamolio bih i sve druge, da ne bi bilo da sam ukidao demokratsko pravo i da se može slobodno izaći i reći za govornicom sve što treba to je razlog zašto sam dopustio iako po Poslovniku po članku 249. koji je spomenuo gospodin Bauk sve ono što zastupnici kažu izvan klupa nije nešto za što se može tražiti stanka. Pustio sam da to prođe, ja bih molio zaista da se pridržavamo Poslovnika i da stanke i pauze na kraju kada se govori, o čemu se, zašto se zatražila stanka zaista koristimo za ono za što je to namijenjeno. Hvala. Nastavljamo sa dnevnim redom sjednice. - Prijedlog zakona o dopunama Zakona o HRT-u, prvo čitanje, prijedlog zakona br. 10 Predlagatelj je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista na temelju članka 172. i 184. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal ste primili na klupe. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješće ste primili, neke prije početka sjednice, sad za vrijeme sjednice drugi dio koji je napravio Odbor za informiranje. Želi li predstavnik dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Pozivam zastupnika Miru Bulja da obrazloži. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege ovim zakonom o dopunama Zakona o HRT-a želimo ukloniti nelogičnosti i neracionalnost poslovanja tj. nešto što je na teret naših građana primjera samo da navedem u početku samog obrazloženja da u Hrvatskoj godišnje imamo 180 tisuća ovrha po pitanju HRT-a u prosjeku negdje oko 300 kuna što ispada 54 milijuna kuna što odlazi iz džepova naših građana u odvjetničke kuće, u javnobilježničke kuće koji stvaraju svoja carstva na teret naših građana. A znate li što okvirno 54 milijuna kuna znači u džepovima naših građana koji bi odmah povećali time i potrošnju?

Na određeno socijalno neosjetljivo poslovanje HRT-a kao javnog servisa ukazuje i postupak prisilne naplate mjesečne pristojbe koja do danas nije bila posebno propisana Zakonom o HRT-u već se taj postupak provodio i provodi kroz institut ovrhe na temelju vjerodostojne isprave uređene Ovršnim zakonom. U takvom postupanju su obveznici plaćanja mjesečnih pristojbi opterećeni plaćanjem odvjetničkih usluga HRT-a te plaćanjem javnih bilježnika koji vode tu vrstu ovršnih postupaka. Pritom je jasno da zbog unificiranog masovnog postupka i postojanja na tome prilagođenih računalnih programa realno nije postojala potreba za angažiranjem odvjetnika i plaćanje njihovih profesionalnih usluga, PDV-a na te usluge i ostalih materijalnih troškova. Svi ti troškovi su u konačnici padali na teret obaveznika plaćanja mjesečne pristojbe a HRT raspolaže dovoljnim kapacitetima i ljudskim resursima i aplikacijama kojim mogu na sebe preuzeti teret takvog unificiranog masovnog postupanja.

A u tim postupcima u prosjeku je oko 300 kn. Znači imamo 54 milijuna kuna s tim da neke ovrhe od 200 kn znaju se popeti na 2000 kn ili čak i do 4000, 5000 kn a znamo što donosi to jednoj obitelji koja ima 2000, 3000 kn ili umirovljeniku ili drugim socijalno ugroženim brojnim obiteljima koje doslovno zbog tih blokada jednostavno ne mogu više funkcionirati a prispiju im i drugi računi koje moraju platiti i druge obveze za druge ustanove i druge usluge. Stoga je ocijenjeno da po stupanju prisilnoj naplati mjesečne pristojbe treba zakon HRT-a izričito urediti i to načinom koji obveznika nećemo samo osloboditi dužnosti snošenja odvjetničkih troškova već i javnobilježničkih troškova koji su inače u sadašnjem sistemu naplate bile opravdane. Tako će ubuduće postupak prisilne naplate mjesečne pristojbe provoditi sam HRT slanjem dviju pisanih opomena i po tom izdavanje platnog naloga kao instituta za naplatu mjesečnih pristojbi HRT-a. na taj način će se izbjeći odvjetnički i javnobilježnički, a u slučaju da se protiv toga platnog naloga ne podnese pravodoban prigovor kojim se tražbina osporava tom se platnom nalogu snagom Zakona o HRT-u daje status ovršne isprave. S takvom će ovršnom ispravom HRT moći tražiti ovrhu na uobičajene načine propisane Ovršnim zakonom. U slučaju podnošenja pravomoćnog prigovora, HRT će biti ovlašten podnijeti tužbu sudu pri čemu će odgovarajućom odredbi o zastari HRT potaknuti na to da eventualne tužbe pokrene što prije kako bi se izbjeglo gomilanje zateznih kamata. Podrazumijeva se da će HRT u redovnom sudskom postupku imati pravo na profesionalnu odvjetničku uslugu. Obaveznici plaćanja mjesečne pristojbe će i dalje pucati na pravodobno plaćanje svojih zakonskih obaveza tako što će propisati paušalnu dodatnu pristojbu od 100 kuna koje će HRT imati pravo naplatiti u slučaju izdavanja platnog naloga. Prema tome, poslove te dodatne pristojbe će HRT moći računati na određena povećanja prihoda u odnosu na sadašnje stanje, a istodobno će obaveza plaćanja mjesečnih naknada taj teret pristojbi biti manje od sadašnjih kumulativnih odvjetničkih troškova i troškova javnih bilježnika. Konačno, kako je mjesečna pristojba javni prihod, propisuje se izričita zabrana ustupanja tih prihoda trećim osobama. Pojavile su se i raznorazne informacije da je ovo protuustavan prijedlog zakona, izmjena i dopuna. HRT je javna ustanova i davanje ovlasti javne ustanove da naplaćuje svoj dug nije protuustavno. Naime, time HRT nije u povoljnijem položaju od drugih vjerovnika jer HRT je jedini vjerovnik koji naplaćuje radio – TV pristojbu. Također dužnik nije omogućen pristupiti sudu ili nepristranom tijelu jer dužnik može prigovoriti platnom nalogu nakon čega stvar ide na sud u parnici. Postoji niz državnih tijela koji također odlučuju o vlastitim tražbinama. Tako policija kada kao doduše državno tijelo, a ne javna ustanova kao HRT, izdaje obavezni prekršajni nalog samo donosi ovršnu ispravu, ako dužnik okrivljenik ne plati. O tome je Ustavni sud odlučio i rekao da to nije protuustavno. Glede naknade FINA-e one su mogu riješiti Ovršnim zakonom, one se ne mogu riješiti Ovršnim zakonom već je to materija koja regulira i drugim internim propisima po kome će se morati ovaj Dom isto pozabaviti u što kraćem roku. Glede prigovora, vidimo da su se pojavili, ima li HRT uopće dovoljno ljudi za takvo što.

Dakle, preraspodjelom 1% djelatnika HRT-a sve se rješava unutar HRT-a što nije na teret proračuna RH. Čak i da je potrebno zaposlenje stotinu kuna pristojbe za platni nalog što iznosi 18 kuna godišnje, bez problema se mogu platiti svi troškovi i novi djelatnici, a da opet sve bude u korist građana i bez štete za HRT. Naime, da se naplati samo 20% te pristojbe taj iznos je dovoljan za 30 ljudi na HRT-u da odrađuje te poslove. Ovaj prijedlog zakona imate u materijalima pa ću obrazložiti samo kratko članke. U članku 1. ovih dopuna ovim člankom su propisani novi način prisilne naplate dospjele na plaćanje mjesečne pristojbe. HRT na taj način sada postupno i samostalno jednim aktom protiv pojedinog obaveznika, postupak se provodi kroz izdavanje platnog naloga kao instituta … propisanom Zakonom o HRT-u koje moraju prethoditi dvije pisane opomene. Posebno je propisan sadržaj druge opomene kako bi neplatiše unaprijed bio pisano upoznat … posljedice neplaćanja. Tu je propisana i dodatna paušalna pristojba od 100 kuna. Također je posebno propisan sadržaj platnog naloga kako bi platni nalog mogao ostvariti predviđenu funkciju ovršne isprave i kako bi obaveznih bio pisano upoznat sa mogućnosti neposredne provedbe ovrhe. Propisan je postupak dostave platnog naloga obavezniku mjesečne pristojbe koji je u određenoj mjeri identičan dostavama pravilnika iz Ovršnog zakona kao procesnog propisa koji je to pitanje kvalitetno riješio. Propisano je da je uredno dostavljen platni nalog protiv kojega nije podnesen pravodoban prigovor, ovršna isprava na temelju koje se može pokrenuti redovan postupak ovrhe pred sudom ili FINA-om pod uvjetom da se prethodno na taj platni nalog stavi potvrda ovršnosti. U slučaju prigovora propisano je da HRT ovlašten podnijeti tužbu sudu te su propisni obavezni prilozi u tužbi. Riješeno je pitanje zastare u slučaju podnošenja tužbe. Izričito je zabranjen prijenos tražbina mjesečnih pristojbi i ništetnosti svakog pravnog posla poduzetog u cilju njihovog prijenosa. Zabranjeno je i naplatno angažiranje u svrhu zastupanja u postupku naplate mjesečne pristojbe odvjetnika ili drugih pravnih ili fizičkih osoba, osim u slučaju zastupanja pred sudom.

Također je uređen prijelazni režim naplate mjesečnih pristojbi na način da se tražbine, mjesečne pristojbe koje dospijevaju do dana stupanja na snagu ovoga zakona naplaćivati po pravima važećim do stupanja na snagu ovoga zakona. U članku 3. navedeno je, završnom je odredbom propisano stupanje na snagu ovoga Zakona tako da se ostavlja dovoljno vremena adresantima zakona. HRT-u, obaveznicama, javnim bilježnicima, odvjetnicima na prilagodbu novom uređenju. Još jednom napominjem, o tome sam govorio u Vladi na prvoj sjednici zasjedanja prethodnog saziva Sabora da u Hrvatskoj imamo 300 tisuća ovršenika i zasigurno HTV pristojba je koja je u velikom broju doprinijela ljudi da su ovršeni i blokirani. Ovo je samo primjer kako možemo slijediti i druge stvari na štetu, da ne idu na štetu naših sugrađana dok neki stvaraju svoja carstva odvjetnički i drugi koji su u mogućnosti da na ovaj način koji im je zakon omogućio da danas iz siromašnih džepova naših sugrađana uzimaju novac. Stoga, pozivam vas sve zastupnike, pošto je u prvome čitanju da se uključe u raspravu u interesu rješavanja ovoga problema, da daju svoje prijedloge kako bi zaštitili naše građane a ne da bi se pogodovalo bogatima. Hvala lijepo. Zahvaljujem zastupniku Miru Bulju. Prvi zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Htio bih ukazati na jednu šokantnu misao. Pokušava se stvoriti privid da je sada glavni problem u znači Hanžekoviću, naravno on jest problem ali on je samo posljedica a ne uzrok. Pravi uzrok je sljedeći.

Što će reći? U godini dana broj blokiranih porastao je skoro 10 puta. Za takav kaos, znači za ovu epidemiju i poplavu ovrha evidentno je kriva izmjena Zakona ovršnog iz 2011. godine koja je napravila Vlada meni s lijeva, znači HDZ-ova. Stoga ja predlažem, dame i gospodo zastupnici, ako želite riješiti problem masovnih blokada i ovrha, riješite uzrok. Ako je jasno što je uzrokovalo tu epidemiju zašto onda ne bismo vratili nazad Ovršni zakon u stanje u kojem je bilo 2010. A ako ćemo parcijalno rješavati svako poduzeće mi se možemo onda do kraja mandata baviti firmom po firmu jer ima bezbroj znači komunalnih poduzeća u Hrvatskoj i tako da ne duljim dalje koliko ima tih tijela sa u suštini javnim ovlastima. Pa predlažem kolegama iz MOST-a ako imaju hrabrosti da se bave uzrokom a ne samo sa posljedicama. Odgovor na repliku Miro Bulj.

Naravno da su doveli do ovoga svi zakonski propisi i ponašanje koje se donosilo u prethodnim periodima. I naravno da svi skupa trebamo ustrajati na tome da se ti zakoni rade, da budemo zakone gradili prema građanima a ne prema određenim lobijima. I na tome trebamo inzistirati jer ovo je narodni Dom, da zastupa građane a ne određene lobije na štetu građana. Isključivo ako se bude radilo kao što se radilo prethodnih godina na štetu građana zasigurno će biti ovršenih i dalje 300 tisuća i blokiranih i nezaposlenih. Sljedeći koji se javio za repliku je poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Bulj, mogu se složiti sa intencijom zakona. Međutim, ono što bode u oči je ovo o čemu je kolega Pernar pričao a to je da će ovim zakonom HRT biti jedina institucija koja je izuzeta od Ovršnog zakona odnosno koja ovrhe vrši po posebnom načinu ovrha. A imamo tu i Hrvatske vode, imamo tu i čitav niz drugih ustanova državnih koji ovrhe i dalje vrše po starom zakonu i to vam očito ne smeta. No, htio bih vas još i nešto pitati uvaženi kolega. Dakle ovim zakonom rješavaju se samo ovrhe. Jedna od tzv. 7 jamstava ili koliko je više jamstava, ne znam, MOST-a bilo je i smanjenje HRT pretplate. Od toga u ovom zakonu ili prijedlozima koje ste do sada iznijeli nema ni riječi. Pa molim recite i nama i hrvatskoj javnosti da li je to bila laž koja je korištena u predizborno vrijeme, jeste li od toga odustali ili što će se s time desiti. Odgovor na repliku zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo gospodine predsjedniče.

Zaista je smanjenje tv pristojbe potrebno, međutim da bi se tv pristojba smanjila, potrebno je imenovati odgovornu osobu jer znamo da sad HRT ni u toj situaciji. Hodogram cijelih postupaka i smanjenja i racionalizacije HTV-a jer znamo da tamo ima 3 tisuće ljudi, neki bar imaju ogromno veliku plaću dok određeni pojedinci imaju malu plaću. Naravno to treba kontrolirati jer mi smo odgovorni da nam se slučajno ne bi dogodilo da se otpuštaju ljudi sa 2, 3 tisuće kuna a neki pojedinci koji imaju 10 puta veću plaću nego što je prosječna plaća RH da ostane na istom i da ne pati cijela produkcija.

I naravno da treba smanjiti TV pristojbu ali treba odgovorna osoba koja će napraviti hodogram tj. vremenski plan kada i šta. A čim prije to bolje. Hvala lijepa. Slijedeći koji se javi za repliku je zastupnik Goran Beus Richembergh. Kolega Bulj rekao sam vam i na odboru cijenim rekao bih plemenitu namjeru ovoga zakona, međutim ne bi bilo dobro da ostane u zraku visjeti čitav niz dilema pa mogao bih reći i lažnih obećanja. Sami ste rekli da je preko 300 tisuća ljudi blokiranih računa u ovoj zemlji. Vi aproksimirate na temelju podatka od 180 tisuća ovrha koje se godišnje upute u proceduru zbog RTV pristojbe negdje da je pola njih završilo u blokadi. Pa onda napravite i aproksimaciju da od 180 tisuća ovrha po nekom prosjeku od 300 kuna da bi to bilo 54 milijuna. To su sve samo isključivo gatanja nažalost. Mi uopće ne znamo u strukturi blokiranih koji je razlog blokade. Nemojmo bježati od činjenice da su neki od njih blokirani zbog toga što su se upustili u troškove koje nisu mogli snositi. Među njima ima svega i svačega. Ovaj zakon nažalost i to treba jasno i glasno reći neće riješiti ni jedan jedini problem blokiranih osoba dosada. Ni jedan od ovih 300 i nešto tisuća naših građana čiji su računi blokirani neće biti odblokiran ovim zakonom. Njime se samo pokušava anticipirati da ne dođe do novih blokada samo i isključivo zbog duga za RTV pristojbu.

Odgovor na repliku zastupnik Bulj. Hvala vam lijepa. To ste također, dobro ste rekli, rekli i na odboru. Činjenica da nisam ni u jednom trenutku kazao da će to riješiti problem. RTV-a pristojba može biti uzrok u jednom trenutku nekome da zbog ovrhe od 4 tisuće kuna zbog 400 kuna duga da u tome trenutku postane blokiran i da su mu to svi prihodi i da taj mjesec jednostavno ne može egzistirati što uzrokuje neplaćanje i drugih računa komunalnih. I onda može biti uzrok, nisam rekao da će riješiti bilo koga, međutim može biti uzrok zbog čega je netko upao u problem zbog banalnih 400 kuna, i 200 kuna da mu bude 4 tisuće kuna. Šta ste rekli od 180 tisuća ovrha puta 300 kuna, da u prosjeku 300 kuna je više taj ovršni postupak šta rade odvjetnici i javni bilježnici, tj. sa dosadašnjim zakonom a izmjenom ostaje 54 milijuna kuna u džepovima naših građana, a naši građani će to trošiti, povećava potrošnju. To je činjenica i to je istina. Slijedeći koji se javio za repliku je zastupnik Gordan Maras. Gospodine Bulj, kao što su kolege prije mene rekli ovim prijedlogom zakona se riješiti neće ništa. Puno kvalitetnije bi bilo da ste predložili smanjenje RTV pretplate kao što ste obećali. Jer da je 15 kuna manja RTV pretplata praktično ovih 200 ili 300 kuna duga bi u jednoj godini građani imali manje i mnogi od njih ne bi došli niti u poziciju da budu ovršeni. Sa druge strane zanemarili ste to da dugovi građana primjerice prema jedinicama lokalne samouprave iznose 5 milijardi kuna godišnje, da prema HEP-u gdje ste vi dosta bili aktivni, da li ste otišli u HEP i pitali tamo direktora HEP-a s kim on radi, ko njemu to vodi ovrhu? Znači vi ste već mogli svojom aktivnošću pošto je HEP bio u ingerenciji i ostat će u ingerenciji MOST-a napraviti to da se tu vidi kako se može riješiti problem, odnosno da se pomogne ljudima. Znači ja sam isto za to da se sustavno riješe problemi, da jedinice lokalne samouprave ovih 5 milijardi kuna vide na koji način ili nekim akcijama poput oprosta duga građanima kao što je radila prethodna Vlada. Znači to su kvalitetne mjere, po tome je Hrvatska bila prepoznata i u svijetu gdje su deseci tisuća ljudi podnijeli zahtjev i mali dugovi su im bili oprošteni. Ovo je ja bi rekao samo mogućnost da se dugovi ne povećavaju i da odvjetnici ne zarađuju na tome. Što je ok. Zbog čega bi se netko bogatio na nesreći ljudi, ali sa druge strane vi nemate konkretno rješenje niti prijedlog kako u budućnosti riješiti puno veće probleme od RTV pretplate. Možda bi smjer bio primjerice da predložite smanjenje RTV pretplate. Ne vjerujem da je pitanje ravnatelja HRT-a razlog zbog čega to niste napravili nego jednostavno apel Kovačića, odnosno ravnatelja HRT-a preko HDZ-a je bio prejak da MOST inzistira na tome dalje. Odgovor na repliku zastupnik Bulj. Međutim, morate znati da ravnatelj, upravno vijeće, nadzorni odbor imenovali ste za vrijeme vas u kvoti HNS-a. Sada i trenutnu su sad ti isti ljudi na tim pozicijama, to morate znati i to morate utvrditi. Drugo, vi kažete da HTV pristojba je jednaka HEP-u. Apsolutno se slažem, međutim HTV jedini ima ovakvu ovlast naplaćivati RTV pristojbu u Hrvatskoj a HEP ima konkurente. Ja bih bio najsretniji da HEP isto na ovaj način radi i sve ću poduzimati svojim mjerama i MOST da i HEP na ovaj način radi. Vi ste bili u tim vladama dok ste sjedili, dok ste reklamirali sebe u velikim rezultatima i uspjesima nažalost danas ne bi pričali o ovome, ne bi bilo 300 tisuća ovršenih, ne bi 100 tisuća ljudi otišlo vanka. I ovo je jedan od razloga, mali kotačić gdje je i 54 milijuna iz džepa građana otišlo nekome da se bogati. Samo na ovome primjeru, godišnje govorim.

Hvala zastupniku Bulju. Sljedeći koji se javio za repliku je zastupnik Ivica Mišić. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Bulj postavljam pitanje svima nama ovdje u Saboru da vidimo koji je razlog blokade tih naših ljudi. Razlog blokade tih naših ljudi je 180 tisuća sirotinje koja ne može platiti 80 kn a ne ovrhe koje im šalju. Što mi trebamo tu učiniti? Što mi možemo učiniti? Možemo da te ljude oslobodimo tko ima manja primanja od 1800 kuna da ne plaća pretplatu ili da im ugasimo televizore i da 180 tisuća ljudi nas ne gleda. Ta sirotinja nas ne treba ni gledati. Pa postavljam pitanje sa 1800 kn koji građanin u Hrvatskoj može uopće živjeti i plaćati svoje obveze? Još nadalje ide se u ovrhe tim ljudima. Vidjeli smo jučer dijeljenje na našem trgu bana Jelačića koliko je ljudi u redu čekalo da dobije malo hrane, u Osijeku koliko ljudi je stajalo tamo a koliko ih još ima koji bi htjeli dobiti 10 kg nekakvog voća ili povrća ili bilo čega. A mi se ovdje natežemo oko ovrha. Naravno da ih treba skloniti, ali dajmo malo razmislimo da taj narod od 1800 kn ne može živjeti. Što nam prikazuje televizija? Gruntovčane, Prosjake, to je iz bivšeg sistema. Ništa. Sport koji plaćamo nekakvim MAX televizijama ne možemo našu djecu gledati na našim terenima. Mi se ovdje igramo politike, a ljudi nam gladuju.

Svi bi oni platili da mogu. Mislim da mi ovdje u Saboru nismo za to da bi sebi fotelje osigurali, da sjedimo i imamo dobra primanja kao i stranka o kojoj smo jučer Hvala. Odgovor na repliku. Hvala lijepa. Kolega Mišić složio bih se da bi trebalo zakonom o socijalnoj skrbi ili nekakvim drugim zakonom regulirati ljude koji ne mogu plaćati RTV pristojbu, a koja nam se non-stop nameće i kroz ovrhe to ljudi jednostavno ne mogu preživjeti, a kamoli nametnute ovrhe. I o tome treba razmišljati, o tome treba govoriti jer zaista ti ljudi su zaboravljeni. Da se ne slažem o radu HRT-a, naravno da se ne slažem, naravno nisam se ni slagao prošli put što se tiče fotelja o preslagivanju vlasti, a oni koji su bili preslagivali vlast neka se zapitaju jesu u tome trenutku čuvali vlast ili su se borili za građane ili za nacionalne interese. Znači, mi govorimo o preslagivanju vlasti jer ste govorili o foteljama. Znači, govorimo o foteljama što nema veze s foteljama, ovo je jedan zakonski prijedlog gdje 54 milijuna kuna negdje okvirno ostaje ljudima u džepovima. A to će ljudi trošiti taj novac. Naravno da na HTV-u treba napraviti racionalizaciju, smanjiti tv pretplatu ali prije toga treba napraviti vremenski hodogram, dati odgovornu osobu koja će nama ovdje odgovarati. Hvala zastupniku Bulju. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Tomislav Žagar. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bulj nekako mi se čini da od jučer i danas rasprava se nastavlja u tom smjeru da govorimo kao što je to rekao i kolega Pernar o posljedicama, a ne o uzrocima. Naravno niste vi za to krivi. Mislim da ono na što trebate obratiti pažnju kao predlagatelj, dakle ovakva parcijalna rješenja su dobra u namjeri međutim ona neće riješiti ukupan problem a problem je prilično složen i velik. Sjećam se kao student vidio sam jednu ljuljačku koju su ljudi napravili pa su zavezali ljuljačku za dvije grane na suprotnim stranama stabla. Pa kad su htjeli to zaljuljati vidjeli su da se ne može. Onda su se sjeli pa su razmišljali pa su stablo prerezali na pola, uzeli su u Slavoniji mi to zovemo šprajcove pa su to stablo malo podigli i napravili su mjesto da se ljuljačka može njihati, a čini mi se da ovim prijedlogom zakona vi ste odlučili evo malo odrezati još tog stabla da bi se još bolje mogli ljuljati ili njihati. Međutim, suština cijele priče je da treba to stablo urušiti, treba od njega napraviti kvalitetnu ljuljačku. Mi ćemo uskoro imati i prijedlog Ovršnog zakona. Ja bih rekao da je smjer dobar ali da se nalazimo u sporednoj ulici. I u ovom slučaju kad govorimo o HRT-u izbačen je odvjetnik iz priče ali izbačen je i javni bilježnik. Dakle, pitanje je zapravo koliko će takav zakon biti efikasan u praksi, da li će se doista dogoditi ono što je kolega Richembergh govorio da neće pomoći građanima. Jučer smo vidjeli bila je prezentacija karte siromaštva Hrvatske, nažalost tamo je i moja županija, odmah je iza Brodsko-posavske na drugom mjestu, tamo je moj Voćin koji je uz Kistanje općina u najtežem stanju.

Hvala lijepa. Kolega ovo je samo smjer u kome ću krenuti, ovo je tek početak mandata, ovo je u okviru onoga što smo obećali i u okviru toga predlažemo ove izmjene i dopune koje nisu na štetu naših građana. A uzrok naravno da je poznat, od HNB-a od načina kako smo ušli u EU, tek sada vidimo rezultate u poljoprivredi, vidimo brojne direktive. Jednostavno ja se slažem da Hrvatskoj treba jedan unutar EU suverenistički koncept i zaštita nacionalnih interesa, a ne isključivo direktive europskih komisija. Pa naravno u to vrijeme su glasali jednoglasno se glasalo u ovome Saboru za ulazak u EU. Ja tada ovdje nisam bio, ne znam jeste vi i vaše kolege, da se na ovaj način kao što smo ušli u EU da se uđe. Tu je uzrok. Uzrok je slugansko poltronski ulazak upravljanje državom i političari koji su upravljali ovom državom doveli su državu na ove grane, po svim pitanjima. Uzroci su u tisućama problema. A ovo je smjer, ovo je samo smjer da javni servis moraju gledati svi građani kao što je malo prije spomenuto i da bude dostupan svima, a ne da bude sredstvo nekog da se bogati na osnovu tih naših građana.

Ja sam očekivao da će na dnevni red doći jamstvo, a to je da je pretplata manja. Ovdje se ne radi o tome da će pretplata biti manja jer neće. Riječ je samo o promjeni načina ovršivanja, ali dalje će se ljudi ovršivati. Dakle, nije šija nego vrat. Vi ste putem izgubili svoja jamstva, dakle nema ništa ni od gospodarskog pojasa, nema ništa ni od manje pretplate za HRT i zapravo je dojam da su jamstva jedna dimna zavjesa dok se iza zatvorenih vrata sastavlja vlada, ne bi li se narod zabavljao po principu kruga i igara, s tim da nema kruha. Ono što vam pokušavam reći je da nije isto platiti pretplatu od 80 kuna umirovljeniku u Hrvatskoj koji jedva krpa kraj s krajem onom u Slavoniji, Lici, Kordunu, Baniji, Bilogori, Moslavini, Dalmatinskom zaleđu i npr. platiti pretplatu nekom direktoru javnog poduzeća, saborskom zastupniku. Prema tome, mi moramo postići da tim ljudima olakšamo.

Prema tome, mi moramo omogućiti ljudima da mogu gledati televiziju bez straha da će zato što gledaju televiziju biti ovršeni. I moj je prijedlog Vladi, ako vi nećete to predložiti, mi ćemo predložiti, da onaj tko nema ništa ne plati ništa, onaj tko ima malo da plati malo, a onaj tko ima više nek plati više. Mi moramo u Hrvatskoj jednom napraviti socijalno osjetljiv sustav. Sustav koji će građanima omogućiti u 21. stoljeću da imaju komunikaciju i da gledaju stvari koje se događaju, a ne da ne gledaju. Prema tome, pozivam sve da se uozbiljimo jer današnja tema nije na tragu toga da se ukida odnosno smanjuje pretplata, upravo suprotno. Odgovor na repliku zastupnik Bulj. Kolega Bernardiću to je pravi zastupnički govor i poštivam to, ali volio bi da kada ste na vlasti u poziciji četiri godine da ste se isto ponašali i ovaj prijedlog predložili ja bi tada uz TV ekran jer se slažem da je to jedino prozor svijet našim ljudima poglavito osiromašenim koji moraju imati pravo na javnu informaciju i zasigurno triba i žao mi je što niste ako niste dok ste bili u poziciji Zakon o socijalnoj skrbi te ljude uvrstili, a MOST će zasigurno u hodogramu u sljedećem periodu to napraviti. Opet vam ponavljam, u programu Vlade bit će hodogram vremenski kod imenovanja HRT-a ravnatelja, bit će hodogram o smanjenju RTV pristojbi jel samo u RTV pristojbi nije samo RTV pristojba da se plaća HTV-u. tu su i ostali vrlo bitni segmenti javnih medija od lokalne razine.

Sljedeći koji se javio za riječ je zastupnik Željko Lacković. Izvolite. Zahvaljujem kolega predsjedniče. Cijenjene kolegice i kolege. Dakle ja ću pokušati ukratko reći koliko ovdje ima nelogičnosti i nedosljednosti iako je meta savršeno odabrana ali je odabrana krivi put i krivo oruđe. Dakle nekoliko puta su spomenuti odvjetnici i ja sam po zanimanju odvjetnik, morate znati da u Hrvatskoj ima oko pet tisuća odvjetnika od toga da ih tisuću u blokadi ili ima probleme sa plaćanjem, dakle i oni su između ostaloga ovršenici. Ovdje možete govoriti u negativnom kontekstu o nekoliko odvjetnika koju su, neću reći privatizirali, ali imaju tu mogućnost da zastupaju ovako velike javne subjekte. Između ostaloga se prozivaju i bilježnici, morate znati da otprilike deset bilježnika ima više tisuća predmeta ovršnih, a da ostalih 330 od 340 javnih bilježnika u Hrvatskoj zapravo uopće nema takve velike predmete i vi ih prozivate sve udžuture ko da je ista riječ o da su svi u istom poslu. Dakle nemojte zaboraviti da su vam bilježnici javno pravna služba. Vi ste mogli narediti ne da podižete broj zaposlenih u HRT-u koji će voditi ovrhe nego ste mogli narediti da vam to bilježnici moraju raditi za badava. A da vidite sada koliko je recimo situacija između HRT-a i ostalih televizija, pogledate na poslovnu.hr, ja sam na brzinu izračunao 2015. godine vi na kraju imate, na HRT-u zaposlenih 2799 s prosječnom bruto plaćom 13 tisuća kuna što znači da odlazi na plaće 436 milijuna ili 32% ukupnih prihoda. Nov@ tv vam ima prihod 394 milijuna 325 zaposlenih, prosječnu plaću veću 17 tisuća kuna i samo 16% Ista vam je situacija sa RTL-om koji ima prosječnu plaću 15756 i od ukupnih prihoda udio plaće 16%

Kolega, spomenuli ste ovdje i plaće na HRT-u, prosječna je 13 tisuća koliko sam vas razumio. Tamo ima ljudi koji stvarno rade na terenu oni bi trebali decentralizirati na cijeli teritorij RH svoje tv postaje da mogu, da svi građani imaju pravnu informaciju iz svih krajeva. Ovdje se radi o neravnomjernim plaćanja.

I ovdje nisu izostavljeni zakonom odvjetnici.

Znači ovdje novac ostaje u džepovima naših sugrađana. I ja vas molim još jednom sve skupa, uključite se svojim prijedlozima, raspravama jer u ovome čitanju svi ti prijedlozi vaše rasprave mogu se uključiti prije drugog čitanja u ovaj prijedlog. Javio se zastupnik Nenad Stazić za repliku. Ovako kolega Bulj, ja kada sam pročitao zakonski prijedlog ja sam posumnjao da je on rađen prilično površno. Ali nakon vašeg izlaganja ja sam u to posve siguran. Vi obrazlažete taj zakonski prijedlog iznoseći ovdje čitav niz potpuno netočnih podataka. Najprije kažete da je tih ovršnih prijedloga 180 tisuća. Ja sam cijelo jutro razgovarao sa najodgovornijim ljudima na HRT-u, zaduženim za pristojbu, oni kažu da ih je godišnje oko 100 tisuća. Nije bitno da li ih je 100 ili 180 ali je bitno da zastupnik koji dolazi ovdje nešto obrazlagati ima ili nema pojma o tome što govori ali da bar približno dođe do točnog podatka. Kažete da se ovršuje zbog 200 kuna duga, to je teoretski nemoguće ako je pristojba 80. Kako ste došli do svote od 200 kuna? Ali vi 10 puta ovdje govorite o 200 kuna nemajući pojma da je to nemoguće. Govorite o enormnim zaradama javnih bilježnika. Znate li vi koliko oni naplaćuju? Nemate pojma inače ne biste o tome govorili. Naplaćuju 60 kuna sastav rješenja i 30 kuna klauzulu ovršnosti. To je 10 kuna manje od vašeg prijedloga. A ono ostalo što povećava troškove su PDV i taksa, javnobilježnička taksa. Ukinite PDV i javno bilježničku taksu na ovu uslugu pa će građani, neće plaćati ovako enormne svote po ovim ovrhama, nećete HRT-u nametati posao koji ne zna raditi i sve će biti u redu. Ali to biste vi napravili da ste se vi pripremili ali vi ni podatke niste naučili, ni podatke, nego dolazite ovdje ali potpuno izvlačeći iz rukava bilo kakve brojke i tražite od nas ostalih saborskih zastupnika da odgovorno pristupimo ovome vašem prijedlogu. Mi ćemo ovom poslu pristupiti odgovorno. Pristupiti ćemo. Ovaj problem postoji ali vam se ne može ovako rješavati paušalno i napamet i potpuno oprostite amaterski. Zahvaljujem zastupniku Staziću, odgovor na repliku. Evo kao dugogodišnji saborski zastupnik, kolega Stazić je inače, ja sam to pratio prije zaista je teatralan i dezinformacije plasira vrlo jednostavno. Da, 180 tisuća ovrha a 100 tisuća ovršenih, neki i ponavljaju. Da vam još jednom ponovim. Znači jednostavno ja znam, možda je prevelik utjecaj HTV-a bio poglavito kod nekih ljudi političara, kada bi god tko upalio televizor iskakali bi kao iz paštete kao kolega Stazić. Možda je tu problem gdje će trebati novo ravnateljstvo i uredništvo posvetiti da netko od političara na taj način ne funkcionira. Pa makar se radilo o meni. Tu su problemi. A ove su točne informacije, izvađene informacije. Znači 100 tisuća ljudi je ovršeno, to je točna informacija. I zaista možete pratiti da ima ljudi koji zbog 400 kuna imaju ovrhe po dvije, tri duga, ovršeno im je 2, 3 ili više tisuća kuna. To je istina. Ali ako nekome kažete da govori neistinu onda provjerite to, vi ste saborski zastupnik koji ste već 25 godina ovdje i zasigurno poznajte kako to treba raditi. Slijedeća zastupnica koja se javila za riječ je Anka Mrak-Taritaš. Kolega Bulj, dakle nema nikog u ovoj Sabornici koji neće raditi u interesu naših građana. Jednako tako kad se radi prijedlog zakona vi nekom problemu možete pristupiti sustavno, a možete pristupiti na način da rješavate samo jedan segment problema. Vi ste se odlučili da rješavate za razliku od drugih kolega koji su se zalagali za sustavno jedan segment. Jer ako ne možete sagledati sve probleme koji jesu onda ajdemo riješiti segment po segment i nešto ćemo napraviti. No, međutim vi ste za ovom govornicom kad ste dugo izlagali prijedlog zakona izrekli nešto što imala sam potrebu kroz ovu repliku upozoriti. Dakle, mi znamo da mi imamo zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, jednako tako znamo što je nadležnost Ustavnog suda. Vi ste se referirali vezano uz neke najave u novinama da će se tražiti pokretanje pred Ustavnim sudom. Ono što je zadaća, zadaća je napraviti kvalitetno i dobro prijedlog zakona. Svako ima apsolutno pravo pokrenuti ustavno zakone a vaša zadaća je da kvalitetno i dobro napravite prijedlog zakona tako da Ustavni sud kada radi kaže da je sve napravljeno kako treba i potvrdi taj zakon. Svako od nas treba raditi svoju zadaću. Ja sam imala jedan zakon koji je bio u ovom visokom domu, bilo je 14 ustavnih tužbi, svih 14 ustavnih tužbi odbijeno jer je zakon bio napravljen kvalitetno.

Ja sam samo pozvao tako da policija koja, doduše državno tijelo, ne javna ustanova kao HRT izdvaja obavezni prekršajni nalog. I dakle sami donose ovršnu ispravu, ako je dužnik okrivljen i ako ne plati. Znači glede toga ja sam se samo pozvao na ovo, ja sam rekao svoj stav da je već o ovršnosti tih isprava sud u jednom državnom tijelu, ne ustanovi odlučio da nije to protuustavno. Znači apsolutno svaki građanin ima pravo tražiti protuustavnost, na Ustavni sud tražiti da se proglasi zakone neustavnim iz raznih razloga. I apsolutno to nije osporavano. Naše mišljenje je ovo temeljem dosadašnjih rješenja Ustavnog suda.

Slijedeći koji se javio za repliku je zastupnik Mile Horvat. Zahvaljujem se predsjedniče. Dakle kolega Bulj, iz vaše rasprave ja bi se referirao samo na dvije stvari. Prvo način naplate, prisilne naplate TV pristojbe je bio predmet i naših rasprava prije godinu dana. O tom smo govorili i na Savjetu za nacionalne manjine direktno HRT-u. Međutim naravno nitko nije reagirao. O čemu se radi? Ja ću samo da znano kako to funkcionira pročitati jedan podatak za 3 neisplaćene TV pristojbe koje su iznos ispod 400 kuna slijedi procedura, predvidivi troškovi + PDV, bilježnički troškovi + PDV, sastav prijedloga radi dostave rješenja + PDV, onda nastali troškovi tzv. to su sastav prijedloga za ovrhu + PDV, javnobilježnička naknada + PDV i paušalni troškovi + PDV. I to je negdje oko 900 kuna. Dakle u tom cijelom postupku svi su dobro prošli, i odvjetnici, i bilježnici a bogami i država jer je na svaku od ovih 7 radnji naplatila uredno PDV. I tu stvar treba mijenjati u svakom slučaju i mi ćemo u raspravi i dati čak jedan prijedlog kako to da se radi. Druga stvar na koju bih, dakle dilema koju bih molio da mi razjasnite način kako ćete vi to raditi a putem platnog naloga. Po pravilima građanskog procesa platni nalog je isključivo formalno-pravno instrument suda. To je rješenje kojim sud prihvaća tužbeni nalog tužitelja na isplatu određene novčane tražbine a da pritom ne da mogućnost rasprave tuženiku. Ja ne vidim načina kako ćete vi tu jednu nadležnost prebaciti na javnu ustanovu. Da li će to biti zakon su i generis? Mislim da to baš ne možete uraditi tako kao što ste vi ovim zakonskim prijedlogom to predložili. Odgovor na repliku. Hvala lijepa što ste sada kazali cijeli taj postupak. 340 kuna su tri neplaćena računa, 80, 240 okvirno i tek onda slijedi ovaj postupak što ste vi rekli, onda slijedi harač. Doslovno harač na štetu naših građana gdje svi imaju dobiti osim ljudi, naših građana.

Jedino ako dođe do sudskog spora onda ide, apsolutno isto kao što je javno tijelo imaju i ustanove jer je HRT pristojba, naravno vaš prijedlog trebat će provjeriti i trebat će uskladiti. Zbog toga i je prvo čitanje na ovaj način, u drugom čitanju sve ovo što ste kazali. Hvala vam lijepa na prijedlogu. Znači cijeli postupak će ići, ide isto onako kao i od policije. Jer HRT je jedini koji može TV pristojbu naplatiti. On nema konkurenciju. On dobije javne ovlasti. Slijedeći koji se javio za repliku je zastupnik Grmoja. Hvala predsjedniče. Pa ja bi samo zastupniku Bulju koji je u biti iznio ovdje meritum stvari i duha onoga što se s ovim želi postići dok s druge strane imamo kao što smo imali jutros na odboru znači nekakve izlike što nije dobro, što bi trebalo promijeniti a bili su u prigodi kroz sve ove godine mijenjati i ovaj prijedlog zakona i druge zakone. Znači, osim ovoga jamstva imamo i prijedlog Ovršnog zakona, znači također jedno od tih jamstava MOST-a koja nisu nestala kako kažu neki od zastupnika i koja će ići u proceduru kao što će ići u proceduru i smanjenje pristojbe za HRT ali naravno za to je potreban hodogram, ne može se tome pristupiti neozbiljno jer bismo znači lomeći to preko koljena doveli u pitanje opstanak javnog servisa. Ali ono što je sigurno i što ovdje oni koji su se uključili svojim replikama u raspravu zaobilaze to je da će oko 50 milijuna kuna ostati u džepovima naših sugrađana, da će bez tih novaca ostati ne svi odvjetnici, ovo nije prozivanje svih odvjetnika nego onih koji su na tom novcu izgradili svoja carstva posebno medijska. I onda je posve jasno, jer smo mi ovu mjeru najavili i prije početka službene kampanje, sasvim je jasno zašto su određeni udari medijski na MOST putem Jutarnjeg lista izdanje Hanza Media ali mi od toga nećemo odustati. Možda je nekima odgovaralo to i možda su preko tih medija glancali svoj lik i djelo, mi to nismo činili. A onima koji će nas zbog toga udarati ja poručujem samo da nastave, mi ćemo kao i dosad raditi u interesu građana, a ne u interesu onih koji su na račun građana izgradili svoja medijska carstva. Hvala. Odgovor na repliku. Kratko bih rekao da je u biti intencija ovog zakona reorganizacija smanjenja te pretplate sad govorim jer su i vi ste sad spomenuli da nam to prigovaraju. Intencija je reorganizacija HTV-a i depolitizacija HTV-a kao jednog javnog servisa dostupnog svim našim građanima. A ovo što sad predlažemo, ovu zakonsku izmjenu, je samo jedan korak i smjer i prema Ovršnom zakonu koji će biti i sad je dijelom izmijenjen, a poslije i u cijelosti će biti taj zakon koji će jednostavno biti putokaz kojim smjerom želimo ići. I da stvarno oni koji stvaraju svoja carstva na teret siromašnih više neće prolaziti. To nije mali proces.

Sljedeći zastupnik koji se javio je zastupnik Branimir Glavaš za repliku. Kolega Bulj pripala vas nezahvalna uloga da predstavljate u ovom Saboru i javnosti prijedlog Kluba zastupnika MOST-a o izmjeni zakona o dopunama Zakona o HRT-u, nezahvalna uloga. Obzirom da imam puno mandata u nogama ja bih vam predložio i sugerirao da ubuduće se ne hvatate takvog jednog vrućeg krumpira i objašnjavate pred saborskom govornicom, Mislio sam reći nešto drugo ali evo ponukao me gospodin Grmoja i njegovo izlaganje pa ću se skoncentrirati na to i nadovezati na vaše. Imam osjećaj da pozadina svega toga što je dato u proceduru nije upravo ovo što pokušavate prezentirati javnosti preko ovih izmjena zakona jer to je jednostavno prodavanje magle hrvatskoj javnosti jer taj problem se neće riješiti. Pozadina čini mi se je upravo ovo što je govorio moj prethodnik u replici udar na jednu odvjetničku kuću ili na jednu bilježničku kuću kako bi se onemogućilo da stvara nekakva svoja privatna carstva. Nisam bio miljenik nikada Jutarnjeg lista i nisu gradili moj lik i djelo, dapače suprotno, sve loše u medijskom smislu što sam doživio to sam doživio od te medijske kuće i nemam je razloga nimalo braniti. Problem se na taj način neće riješiti, problem se treba rješavati na neki drugi način. Želim se osvrnuti još u ovom dijelu što ste rekli i pokrivate se našim jadnim, siromašnim, osiromašenim umirovljenicima. Uvjeren sam u strukturi 180 tisuća ovršenika da je najmanje umirovljenika.

Kolega Glavaš vi kao političar dugogodišnji naravno dugo ste i proveli u Saboru sigurno imate iskustva o čemu govorite.

Zasigurno uzrok svega je Ovršni zakon jer je toliko loš da se broj blokiranih svakodnevno povećava. To je istina. Intencija mora ići prema Ovršnom zakonu.

Žao mi je što niste. A iznimno vas uvažavam i poštivam.

Čak toliko je loš da svim izmjenama koje mi možemo predlagati ne može biti dobar. Toliko je ciljano pisan da se uništi svaki građanin a da se raznorazni lobiji pune svoje džepove to je činjenica jel je nemoguće da u ovoj državi bude ovoliko blokiranih i osiromašenih na način kako je danas, a par pojedinaca da se bogate. Znači očito Ovršni zakon nije bio u svrhu pomoći građanima i funkcioniranju države nego obrnuto. Tu je obrnuta teza. A što se toče određenih odvjetnika neka samo ne bude pogodavanja, neka svi imaju odvjetničke kuće iste uvjete i to je o.k. ali nikako na ogromnu štetu građana. Hvala zastupniku Bulju. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ukoliko ne onda otvaram raspravu. Prvi koji su se od klubova javili za raspravu je klub HNS-HSU rasprava u ime kluba dat će predstavnik Silvano Hrelja. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Mi danas raspravljamo o njegovom veličanstvu malom ekranu u kojem mi plaćamo 960kuna godišnje, dakle svi građani i to je u velikom nesrazmjeru u odnosu na 100 kvadrata kuće za odmor koja košta 900 do ovisi o kojoj zoni od 500 do tisuću kuna godišnje, to je u velikom nesrazmjeru sa plaćanjem poreza na automobil srednje klase koji iznosi 500 kuna.

Moramo je plaćati i onda ako taj prijemnik i ne koristimo. Jedina situacija kada smo oslobođeni plaćanja pristojbe je da nam služba HRT-a dođe zapečatiti sve prijemnike, dakle to je jedini način da smo oslobođeni plaćanja pristojbe. Zapamtite pristojbu nismo odnosno dužničko vjerovnički odnos nismo ustanovili dobrovoljno i to je razlika sa plaćanjem struje, sa plaćanjem vode, sa plaćanjem telefona jer tamo su ustanovljeni dužničko vjerovnički odnosi na temelju ugovora. Ovdje je na temelju zakona. E sada, mi ovdje počinjemo sa nekim tvrdnjama, hvala Bogu da je ovdje skinuto prvo čitanje. Radujem se što će Vlada RH sigurno tražiti od HRT-a argumentaciju za puno navoda koji ovdje stoje i da će opremiti ovaj zakon ako uopće ikada bude upućen u drugo čitanje sa puno više podataka odnosno da će Vlada svojim mišljenjem tražiti da se dopuni ovaj zakon sa puno više podataka.

Nađite mi da li to piše u zakonu? A HRT je autsorcala ove poslove. Da ima kapaciteta dal bi dala u koncesiju ove poslove? Pa vjerojatno ne bi, vjerojatno bi svojim stručnjacima vršila naplatu. Ako ne vjerujete da je to moguće sa svojim zaposlenim vršiti naplatu, onda provjerite drage moje kolegice i kolege dopunsko zdravstveno osiguranje RH koje ima naplativost svojih potraživanja 98% pa pitajte njih kako oni to rade bez autsorcanja ove usluge. Dokle god ovdje ne mogu reći da je tvrdnja točna jer se prijedlog zakona bazira na paušalnim navodima i netočnoj argumentaciji i tvrdnja da HRT raspolaže ljudskim i tehničkim potencijalima, neprovjerena je neargumentirana. Prijedlog zakona ne sadrži nikakve podatke na temelju kojih se to može provjeriti. Pitam najlogičnije dal kada bi HRT imala stručnjake i stručne kapacitete za naplatu pristojbe, da li bi manirom dobrog gospodara smjela koristiti outsourcing samo iz razloga da građani plaćaju više, da država dobije PDV sve ono što je već rečeno u diskusiji? Pa ne bi smjela.

Drugo što ne mogu prihvatiti u ovom zakonu je da se ovdje govori da je zakon usmjeren k rješavanju problema socijalno osjetljivih skupinama građana. Da, vjerojatno u svom izvornom obliku je predlagao smanjenje pristojbe, ovdje to ne piše.

Uputio sam zakon u kojem sam tražio da se umirovljenička domaćinstva, odnosno sva domaćinstva čiji je prihod manji od prihoda 1516 po članu ili 1936 kuna gdje obitelji, gdje živi samac da im se smanji RTV pristojba na pola, dakle na 40 kuna. Naravno to naša koalicijska Vlada nije isto tako prihvatila ali se nešto dogodilo i to je na snazi. Dakle ne možete ovo ignorirati. Nadzorni odbor HRT-a na temelju prethodne suglasnosti Vijeća za elektroničke medije donio je odluku kojom određenoj kategoriji umirovljenika smanjuje iznos mjesečne pristojbe na 40 kuna. Dakle pravo na to imaju umirovljenici koji su obveznici plaćanja mjesečne pristojbe a primaju mirovinu iz državnog proračuna koja ne prelazi 1500 kuna te koji su na dana donošenja odluke 12. listopada bili u HRT-ovoj evidenciji obveznika plaćanja mjesečne pristojbe. Da se mi razumijemo, ovo je dobra odluka za umirovljenike koji su ovo znali. Da li ste vi nekada vidjeli da je HRT javno objavila ovu odluku Nadzornog odbora HRT-a? Skriva se ko zmija noge. 15. veljače na 17 tisuća zahtjeva odobreno je, ispostavljenih zahtjeva službi odobreno je nešto više od 12 tisuća ovakvih ajmo reći povlastica kako ih zovu na HRT-u za umirovljenike. Ali ja nisam ovdje, naravno da se zalažem za socijalnu sigurnost i za standard umirovljenika ali ne može se donositi ovakva odluka. Odluka je duboko neispravna. Zašto je neispravna?

Dakle ovakva odluka ne može biti samo za umirovljenike, morat će biti za sve nezaposlene, za sve one koji nemaju nikakvih primanja, jer pazite imamo iskustva, umirovljenik odnosno starija osoba koja nema primanja ne može biti oslobođena odnosno umanjenja pristojba na pola. Dakle mi neki sustav već imamo. Tako da svatko onaj koji govori da će napraviti nešto epohalno novo, mislim da bi se trebao vratiti korak nazad, pogledati što imamo i vidjeti kako suzbiti ovaj trošak o kome je opravdano govoriti ovaj bespotrebni trošak za građane. Samo da li je ovo jedino rješenje koje se ovdje predlaže to postavljamo upitnim. Postavljam to upitnim iz razloga što nije samo socijalni moment razlog neplaćanja odnosno nemogućnost plaćanja RTV pristojbe, nije samo to razlog neplaćanja. Gospodo imate nezadovoljstvo programom. Ljudi iz inata neće platiti i radije se tuže i dokazuju da oni ne žele platiti taj program. Imate drugu stvar koja je jako bitna i kod nas u Istri ali i puno drugih krajeva da nemate signala. Dakle vi plaćate pristojbu na televizor na kojem slušate ili gledate slovenske ili talijanske radio stanice a plaćate HRT-u, dakle nemate signala. Da li su ti razlozi za ne plaćanje ili protivljenje plaćanju opravdani? Tko će mi to odgovoriti? Da li je to zadatak HRT-a da pokrije cijeli teritorij Hrvatske jednakom kvalitetom signala da svi mogu koristiti ovaj javni servis? Dakle otvaramo ovom raspravom puno, puno pitanja, puno više nego što u ovaj, u ovo obrazloženje zakona može stati. I nemojmo doista, nemojmo ono što je domena upravljanja jednom tako velikom i važnom institucijom u hrvatskom društvu na silu pretvarati u zakonska rješenja. Doista nema smisla jer zakonom moramo riješiti samo ono što na drugi način nije moguće. I nemojmo si na početku mandata umisliti da smo mi ovdje, da imamo produkciji zakona bez kriterija, to nije točno. Mi moramo vidjeti što u postojećim zakonskim rješenjima ne valja, dakle prva pozicija je analizirati sustave kako funkcioniraju, ono što im ne valja naša je obaveza unaprijediti i riješiti i smanjiti troškove građana gdje god je to moguće. Ovdje ovi prijedlozi sa platnim nalogom, ja nisam pravni stručnjak ali pravni stručnjaci me upozoravaju. A vjerujte da ovdje napadnuti odvjetnici se znaju braniti i znaju boriti za svoja prava. I ukoliko nešto, ukoliko je nešto u ovom zakonu granično ili kosi se sa ustavnim načelima, oni će to srušiti, budite bez brige prije nego mi kao zastupnici, prije nego građani jer znaju pravnu argumentaciju, ne zato što su oni moćni nego će naći pravnu argumentaciju koju ustavni sud neće moći osporiti.

Ja mogu prihvatiti da bi to bio izuzetak u našem pravnom sustavu ali nisam siguran da ova problematika zaslužuje taj izuzetak. Ali osim toga, osim toga ovdje možemo govoriti da je tema koja se prvotno bazirala na socijalnoj osjetljivosti ovoga zakona i osjetljivosti prema kategorijama koje teško u Hrvatskoj žive ona je u suštini skrenuta na protočnost naplate pristojbe.

Dakle onima koji su i dosada bili u sustavu dajete im mogućnost da ih dalje jeftinije ne plaćaju. Probajte razmisliti, možete se čuditi koliko hoćete, probajte razmisliti o ovome što ovdje piše. Da li ste im mogućnosti da se jeftinije žale, i ok platit će po jednom platnom nalogu pa će opet počet 5, 6 mjeseci zatezat i to će bit puno jeftinije nego ovrhe. Dakle, ovrha može biti, odnosno opomena pred ovrhu može biti motivacija da se nešto plati. Ali puno bolje od toga bi bilo doista da se HRT bavi sama time kao po uzoru na ostale institucije da šalje obavijesti i da upoznaje ljude koji su njihova prava i njihove dužnosti i da do naplate dođe na puno mirniji način. Moram reći da izmjene koje se pozivaju na navodnu socijalnu neosjetljivost HRT-a prema osobama koje ne plaćaju pristojbu, ukidaju osnovne, ustavne vrijednosti prava na pravično suđenje, prava na pravnu pomoć, pravo na ravnopravnost svih pred zakonom a sve radi navodnog cilja olakšanja socijalnog položaja dužnika HRT-a u ovršnim postupcima. Dakle imamo poprilično maskirane ciljeve. I zbog tako poprilično maskiranih ciljeva klub HNS-a i HSU-a će biti suzdržan kod donošenja ovog zakona. Mi ne dvojimo da o ovome treba razgovarati, vrlo otvoreno ali nitko nema ekskluzivno pravo na istinu u ovoj priči dok se ne sučelimo sa argumentima. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem zastupniku Hrelji. Prvi za repliku javio se zastupnik Ivan Pernar. Htio bi reći da gospodin Hrelja je rekao puno, a opet suštinski ne toliko puno. Međutim, ono što je bitno jest da trenutni sustav naplate u svakom slučaju nije dobar. I ovaj sustav koji predlaže MOST u biti je bolji od onog koji imamo sada. I smatram da nije stvar samo u kritiziranju i da ovaj prijedlog po svojoj prirodi valja podržati jer predstavlja pozitivnu promjenu. Međutim, kao što sam rekao ne rješava sam uzrok problema, a uzrok problema je općenito loš Ovršni zakon koji nas je doveo ovdje gdje jesmo i zapravo koji je stvorio problem sa RTV pretplatom. Mislim da je rasprava o RTV pretplati trebala doći nakon rasprave o Ovršnom zakonu. Jer ako bi se Ovršni zakon izmijenio na način da se ovakva praksa zaustavi mi ne bismo morali donositi poseban zakon, odnosno izmjene zakona samo vezano uz HRT.

Ja vam moram reći da sam 6 mjeseci šutio i upijao kako stariji kolege rade i nisam se izlijetao. Ja vas sam molim, zahvaljujem na onom što podržavate i to mi je drago kao vaše priznanje. Vi jeste sada atraktivna medijska zvijezda u Hrvatskom saboru i to mi je drago, ali nemojte tvrditi da bi Ovršni zakon, izmjene i dopune Ovršnog zakona riješili i ovo pitanje. Kad bi to bilo riješeno i sam predlagatelj vjerujem da bi predložio jedan a ne dva zakona.

Slijedeća koja se javila za repliku je zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Mi danas imamo točku koja je mikro, mikro razina a vidimo da je intencija u Saboru i opravdana, a da se raspravlja o jednoj makro razini. I tema HRT svakako zahtjeva jednu veću raspravu i ja zapravo to vidim, razumijem i podržavam intenciju MOST-a. Međutim, tema HRT-a bi trebala biti glavna i osnovna tema rekonstrukcija HRT-a. A unutar toga pitanje pretplate bi mogla biti podtema, dakle kao niža razina a onda unutar toga te razine svakako može biti ova mikro, mikro razina koja je danas predložena i koja je donekle opravdana i ja ju uvažavam. Međutim, kao što vidimo pitanje pristojbe koju je spomenu kolega Hrelja je također isto jedan kompleksni problem koji se također ne može samo tako rješavati. Dakle zahtjeva jedan sistematičniji pristup i ja ću ovdje spomenuti BBC. Zašto? Dakle ako BBC je prošle godine imao 150 milijuna kuna gubitka i 1000 ljudi je otpušteno, a godišnje zarađuju 5 milijardi funti. Znamo svi što je BBC i kakva je to vrhunska produkcija i da su uzori javnog servisa diljem svijeta. Pa od pretplate. I to je dakle, iz tog vidimo da je pretplata vrlo kompleksan problem i da svakako ga treba uzeti u obzir i rješavati sistematično, rješavati kompletno izmjena Zakona o HRT-u iako je ova intencija sasvim opravdana. Zašto se pojavio taj gubitak od pretplate? Zato što će se to vjerojatno dogoditi i nama da je neočekivano velik broj [[Upadica predsjednik: Uvažena zastupnice vrijeme.]] Dopustite da dovršim samo rečenicu. Neočekivano velik broj ljudi se izjasnio da ne gleda tv. Dakle, više od milijun ljudi, a to treba uzeti u obzir da će se dogoditi možda i u Hrvatskoj kad se budu radile izmjene Zakona o HRT-u. Uvažena kolegice, dobro ste primijetili da je problem RTV pristojbe samo jedan od mora problema i da je ovo doista otvaranje problema na mikro razini, ali ta mikro razina nešto za građane znači i zaslužuje našu pažnju i raspravu. Ali ja vam moram reći da postoji kod nas, imamo nesustavni pristup rješavanju problema. S jedne strane imamo jedan cenzus za oslobađanje dopunskog zdravstvenog osiguranja, pa druga ustanova državna institucija donese drugi cenzus od 1500 kn. Pa ja znam da oko 500 tisuća umirovljenika, a 750 000 građana ima prihodovni cenzus ispod 1516 kuna po osobi, odnosno 1936 kuna kao samac.

Poštovani kolega Hrelja u svojem izlaganju spomenuli ste odluku o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koju se plaća HRT-u u ovom slučaju za 2016. godinu te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja koje je donio Nadzorni odbor ne samo 2015. nego i ovo 31. kolovoza 2016. godine. Spomenuli ste da veliki broj onih na koje se ta odluka odnosi možda i ne zna za svoje pravo. Ja ću iskoristiti jedan dio replike da pročitam, dakle da se 50% odnosi na osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromišićnih oboljenja. Osobe koje su preboljele cerebralnu ili dječju paralizu sa oštećenjem organa za kretanje preko 80% korisnici doplatka za pomoć. Osobe sa invaliditetom s dijagnozom oboljenja paraplegija, tetraplegija, amputacija donjih ekstremiteta s oštećenjem organa za kretanje preko 80% Zatim osobe sa 100% oštećenjem sluha, te umirovljenici koji primaju mirovinu iz državnog proračuna u visini do 1500 kuna koji su na dan donošenja odluke evidentirani kao obveznici, a u evidenciji obveznika plaćanja mjesečne pristojbe u Republici Hrvatskoj a koju HRT vodi sukladno članku 34. stavku 7. Zakona. Jedan dio građana je oslobođen, dakle slijepe osobe i još bolesnici koji se liječe s dijalizom bubrega i gluhoslijepe osobe su oslobođene u potpunosti pretplate. Meni se obratio jedan građanin čiji ću problem ja ovdje iznijeti u ovih 30 sekundi, a to je da građanin koji isto ima ispod 1500 kuna mirovine, a prima mirovinu ne iz državnog proračuna, nego recimo iz Bosne i Hercegovine nije oslobođen, nema pravo na 50% Pučka pravobraniteljica dala je preporuku Nadzornom odboru HRT-a da izmijeni svoju odluku o smanjenju RTV pretplate u roku od 60 dana jer kako ona kaže u odluci ne smije se navoditi odakle je isplaćena mirovina jer se u konkretnom slučaju radi o diskriminaciji.

Doista je ovo dragocjeno i precizno je da pored umirovljenika koji plaćaju pola pristojbe ima i kategorija građana koji su opravdano izuzeti od kompletnog plaćanja.

Sljedeći koji se javio za riječ je zastupnik Stevo Culej. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Gospodine Hrelja ja se po prvi puta moram složit sa vama i to u jednoj stvari da ovi koji ne plaćaju RTV pristojbu moguće je da nisu zadovoljni programom i programskim sadržajem. Pa tako ova naplata dugovanja prema HRT-u idu u nekom srazmjeru sa jednim zakonom koji je napravio gospodin Ivo Josipović, a tiče se autorskih prava, slušao ne slušao njegovu glazbu moraš platit, gledo ne gledo televiziju opet moraš platiti. Ali gospodin Stazić je spomenuo da ima jednog zviždača sa HRT pošto zna da vi volite zviždače barem kada je u slučaju bila … [[Govornik se ne razumije.]] Imam ja i svog zviždača, a on je meni poslao ovako. Hrvatska radiotelevizija ima nešto više od 3000 djelatnika i ima 4 televizijska i 4 radijska kanala. Smanjenjem pretplate sa 80 na 65 kuna posao na HRT-u izgubit će oko 400 ljudi. A reforma koja je potrebna HRT-u a s kojom se nitko nema hrabrosti suočiti iziskuje napore izbacivanje političkih struktura iz te kuće i ljudi skloni određenim političkim opcijama. Oni su problem HRT-a kao i kriminal i korupcija. Svaki ravnatelj dosada se ponašao kao pijani milijarder pa se tako šakom i kapom troši na privatne produkcije, a ne vodi se računa o tome da HRT ima dovoljan broj ljudi za emitiranje i proizvodnju programa. Negativna selekcija zapošljavanja iznjedrila je nekompetentne, nestručne i politički obojane kadrove pa s pravom HRT zovemo partijskom televizijom. Kada pogledamo program i televizijski i radijski sasvim je jasno kako su u službi SDP-a pa tako o najnovijoj aferi Mrsićeve supruge koja je ostala dužna 10 milijuna kuna HZZO-u nismo na HTV-u čuli niti slova. Televizija je vrlo pristrano izvještavala u dramatičnim trenucima uvođenja dvojezičnosti u Vukovaru a ljudi koji se ne uklapaju u njihov ideološki svjetonazor ne mogu ni doći na televiziju niti reći svoje mišljenje. Odgovor na repliku.

Mislim da je to jedan potencijal koji bi mogao dati puno, puno više i podjednako svim krajevima Hrvatske. Ja sam i jučer razgovarao sa mojim građanima Istre, sa mojim Istrijanima koji su na neki način frustrirani činjenicom da osim za vrijeme turističkih rezultata i stranaca i lijepih strankinja nema baš previše informacija o Istri, o problemima, o dosezima. Ima u poljoprivrednoj emisiji o maslinarstvu i vinu i o kom sajmu ali o stvarnom životu u Istri ima vrlo malo. Možda je to i dobro da smo što je moguće više zagonetni. Međutim, u svakom slučaju mislim da imamo dosta dobrih stvari o kojima bi trebalo i više govoriti. Ne samo Istra nego i Gorski kotar, o svim njihovim problemima, vrlo su malo zastupljeni i Primorsko-goranska županija. Prema tome, slažem se da kvaliteta produkcije može i mora biti veća i siguran sam da HRT ima dovoljno kreativnih potencijala za bolju produkciju samo te kreativne potencijale treba osloboditi i ne trebaju imati nikakvog političkog tutora. Nek' rade po zakonima i po pravilima profesije, dakle profesionalnog novinarstva i nek' izvješćuju ne samo o onome što je atraktivno nego o onome što je za život građana bitno.

Poštovani kolega Hrelja kad ste prezentirali u vašem izlaganju zapravo vašu želju da se promjeni sveobuhvatno Zakon o HRT-u nekako sam stekao dojam da bi mi ne samo ovaj mandat nego i sljedeći mandat proveli upravo u izmjenama samoga Zakona o HRT-u da bi on bio prilagođen našim građanima. Međutim, ono što sam nekako stekao dojam da manje se brinete o potrošačima, znači o gledateljima HRT-a i svima korisnicima te javne službe, nekako sam stekao dojam da se više bavite zaštitom HRT-a kao institucije i odvjetnika, odnosno ovrhovoditelja bi ja rekao koji koriste pogodnosti koje su im pružene s ovim sadašnjim stanjem. I tu bih ja zapravo i vratio se na ovo ključno zapravo da li mi trebamo ići u izmjene takve sveobuhvatne zakona ili trebamo zapravo ono što MOST i zastupa idemo brzim izmjenama, ne idemo sa … [[Ne razumije se.]] , ne idemo sa jednim savršenim stanjem koje činjenica je nedostupno ako u ovih 25 godina niste uspjeli napraviti savršeni zakon. Prema tome sada sam ipak za ovaj pristup da možemo postupiti u kratkom roku i skinuti neke namete našim građanima. Ali ono što mene, zapravo evo sad mi je to palo na pamet, najviše brine kod toga zapravo odnosa između HRT-a i odvjetnika, a i to ste sami napomenuli taj outsourcing, nekako mi to tuče u glavu ta pomisao da ovo što vi tvrdite da netko nema u svojoj pravnoj službi dovoljno kadra pa da to onda outsourca.

Kako bismo objasnili da oni dignu godišnje 100-njak milijuna kuna na provedbi toga?

Pa uvaženi kolega Panenić pa vi ste bili ministar, vi ste sudjelovali u Vladi pa zašto niste pitali ravnatelja zašto je to outsourcano? Zbog čega? Ja nikad se nisam svrstavao na jednu stranu.

I samo morate znati da donošenje zakona je bijedan pokušaj čovjeka da izdvoji ono što je dobro u nekom društvu i da ga ugradi u zakonske okvire kao pravilo ponašanja. Prema tome, svi smo mi nepogrešivi i nitko od nas neće donijeti idilične i savršene zakone pa nećete ni vi koliko god se zalagali za hitra, brza rješenja, eksplozivna rješenja jer možete raznijeti cijeli sustav. Dakle, preporučam vam da proučite greške u sustavu da otvorite argumentiranu raspravu i da zajednički nađemo rješenje, imat ćete našu podršku. Ali ako ćete vi ovdje promovirati Blitzkrieg koji je napušten nakon 2. svjetskog rata onda ja vas molim nećete u meni imati suradnika za takva rješenja. Sljedeći koji se javio za red je zastupnica Ines Strenja-Linić. poštovani gospodine Hrelja, ovdje je danas samo jedno pitanje, da li ćete dozvoliti da i dalje 54 milijuna novca naših najsiromašnijih građana odlazi u džepove onih znači da četiri odvjetnička društva koji će to pohraniti na svoje račune u svoje nekretnine u svoje novine i u svoje banke ili ćete dozvoliti da tih 54 milijuna kuna ostane u džepovima naših 100 tisuća građana koji su ovršeni sa 180 tisuća ovrha. Ti građani će taj novac potrošiti, to je novac koji bi oni jer dio njih su blokirani, koji će potrošiti i obrnut novac u našoj ekonomiji i možda učiniti i nešto dobro. Ti odvjetnici s time će samo podebljati svoj bankovni račun. I ne mogu shvatiti da vi predstavljate umirovljenike, a kažete uvijek i uvijek ste se svrstavali ne smijemo zaboraviti da ste se vi svrstavali i uz HDZ i uz SDP. Ovaj put ste bili u ovoj koaliciji jel ste mislili da će ta ekipa pobijediti, znači vi trebate predstavljati umirovljenike. Umirovljenici su nažalost su jedan od najsiromašnijih slojeva našeg društva i to je ono što je najveći teret ovog društva u ovom trenutku, isto tako vi ih predstavljate i vi sada kažete treba ih više kazniti oni koji nisu imali platiti te siromašne građane i to ćemo ih više kazniti ako to ide sa ovrhama i toliko poduplano, a ne samo na ovaj način direktnom naplatom od HTV-a. Znate koliko je potrebno pravnika da bi odradili to? Desetak.

To se treba odraditi tamo, a ne naplaćivati i biti teret našim najsiromašnijim građanima. Očekivala sam da ćete vi biti u obranu najsiromašnijih ali nažalost niste. Uvažena gospođo Linić ovako niske udarce od vas nisam očekivao ali ću uzvratiti istom mjerom. Prvo, poštujem ono što je rekao gospodin Glavaš, da je najmanje umirovljenika koji neredovito plaćaju RTV pristojbu jer im je to ili jedan od rijetkih kontakata sa realnošću na kraju krajeva i sa nama jer nemaju dovoljno novca da putuju, da vide itd., prema tome vi meni prodike nemate pravo davati jer ovo pitanje koje meni usmjerujete i demagoški podmećete je pitanje za ravnatelja HRT zašto je dao ove poslove u koncesiju odnosno u outsourcing, ne meni i ovo nema potrebe regulirati zakonom. A zadnje što ću vam reći ne manje bitno, ne tako davno, nema ni šest mjeseci vi ste se zalagala da se poveća dopunsko zdravstveno osiguranje za 19 kuna i uzme građanima RH ukupno više od 400 milijuna kuna, dakle ne 54, vi ste bila zagovornik da im se uzme 400 milijuna kuna na temeljnom ustavnom pravu, pravu na zdravlje. Prema tome, ja vas molim da ne podmećete. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Što je ustvari obećao MOST prije izbora? Obećao je da će se TV pretplata smanjiti na 65 kuna. Danas imamo verziju da se od toga odustalo ali se sada želi izbaciti određeni birani odvjetnici da oni ne bi zgrnuli 50 milijuna i ja se s tim recimo slažem jel i to treba racionalizirati i to podržavam osobno. Međutim postavlja se jedno pitanje, onaj tko ne može platiti 80 kuna pa on ne može platiti 80 kuna. Mi ne trebamo uopće razmišljati može li platiti troškove ovrhe čovjek ne može platiti ni onih 40, a ni 80 kuna, to oni ne mogu platiti i neće nikada moći platiti. Prema tome obećano nije izvršeno, šteta birači će to znati cijeniti. Međutim što naša stranka Promijenimo Hrvatsku predlaže, a poslije ću vam postaviti pitanje gospodine Hrelja, svi oni koji imaju prihode, stalne ispod tisuću 800 kuna to su umirovljenici da ne plaćaju te pretplate. Od čega će namiriti reci nam izvore? Neka se smanje prihodi obveznih mirovinskih fondova za njihovo upravljanje sredstvima umirovljenika. Gospodo 900 milijuna kuna se plaće svake godine, sve državne agencije plaćaju za konzultantske usluge vanjske pa prema tome smanjite jer tamo vojska stručnjaka radi. Jeli ovaj prijedlog gospodine Hrelja, prijedlog ovog zakona olakšanje života ugroženim socijalnim skupinama da im se smanji TV pretplata ili obračun MOST-a sa HANZA MEDIA-om? Na kratko pitanje dat ću kratki odgovor.

Sljedeći zastupnik koji se javio za riječ je Darko Parić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Hrelja, ja sam maloprije dok ste vi imali izlaganje i replike na Googlu tražio pojam, definiciju pojma populizma jeftinog populizma i demagogije i pojavila mi se slika MOST-a samo da znate. Ja smislim da je krajnje vrijeme da neko kolegama iz MOST-a objasni da su oni dio vlasti već godinu dana i sutra će vjerojatno početi i dalje biti, nastaviti biti dio iste te vlasti. Ovaj zakon ovako kako je napisan ovo je tipičan zakon kojeg ako će pisati netko iz oporbe tko nema previše informacija i ne može ih dobiti a svjestan je da postoji problem. Ja se slažem da postoji problem, ali se on ovako ne rješava. Ovdje nitko nije u ovom zakonu niti riješio niti predvidio niti rekao da li uopće HRT ima mogućnosti da ovo napravi? S druge strane, moje pitanje zašto HRT to tako uopće radu? U zakonu ne piše da HRT mora to dati privatnim odvjetničkim tvrtkama ili kako god. S treće strane, ako me dobro pamćenje služi upravo je MOST zajedno sa HDZ-om u ovoj vlasti gdje su na vlasti imenovao ravnatelja HRT-a. Zove se ako se ne varam Siniša Kovačević. Svi ste vi digli rukice za njega. E Siniša Kovačić ispričavam se. Nadalje, ovo pitanje nije političko pitanje, niti pitanje ovog Sabora, ovo je pitanje organizacijsko. Gospodo uđite u HRT, svoga ravnatelja privedite i riješite ovaj problem. Ovo je čisto interna organizacija rada HRT-a. Prema tome, ovaj prijedlog zakona nije zakon o kojem treba razgovarati ovaj Sabor ovdje, ovo je čista demagogija i jeftin populizam MOST-a. Ako hoćete u Sabor donijeti ono što ste jamčili i obećali onda dajte zakon gdje smanjujete pristojbu na HRT, dajte to. Između ostaloga predizborna kampanja je prošla. Vlast se ponovno sklopili prestanite to pričati, počnite raditi. Ja samo moram reći da ne da će, da su imenovali VD ravnatelja nego će imenovati ravnatelja ali da će imati i druge poluge upravljanja kao što je nadzorni odbor. A nadzorni odbor donosi ovakve odluke kao što je donio i u kolovozu ove godine, i u listopadu prošle godine.